Tentokrát ale Senát nenašel něco, o čem jsme nevěděli. My jsme tady opakovaně upozorňovali na kolizi s Ústavou, pokud Ústavou zaručené příjmy chcete obcím omezit běžným zákonem. Neslyšeli jste, dělali jste, že jste neslyšeli. Teď uvidíme, jak se zachováte k tomu zamítnutí ze strany Senátu.

Ale v pozměňovacím návrhu pod písmenem A12 vytváříme ten řádek ukazatel kapitoly Úřad národní rozpočtové rady aby tam už prostě byl.

Já se velmi omlouvám. Pane předsedo, vy prosím pokračujte, až se kolegové ztiší. Ty, kteří se neztiší, tak je budu jmenovat osobně a vyhazovat osobně do předsálí.

Máte pravdu, ale hladina hluku se vůbec nesnížila přes váš apel. Takže se vrátím k tomu.

Ale tady vytváříme položku sice s nulou, ale pro úřad, který ještě nevznikl. Tady vytváříme něco, co ještě neplatí.

Ale proč o tom mluvím? Pane ministře financí, ani ten Pelikán vás neposlouchá! Je to Ministerstvo spravedlnosti, které dostává peníze na úkor obsluhy státního dluhu.

Nevím přesně, kdo je autorem těchto pozměňovacích návrhů.

Peníze bereme Všeobecné pokladní správě v ukazateli ostatní výdaje, položka kompenzace nákladů vzniklých České národní bance v souvislosti s uzavřením a plněním dohod o poskytnutí bilaterálních půjček Mezinárodnímu měnovému fondu o částku 50 mil. korun.

A my nevíme, jestli si to můžeme dovolit, nebo ne. Pokud si to můžeme dovolit, nic proti tomu.

Digitální galerie zpřístupnění obrazových informací v centru Open Access a program Obrazy v pohybu 8 mil. korun. To ministr kultury nevěděl, když připravoval návrh státního rozpočtu?

Já když nevím, tak se zeptám. To je podle mě problematické zkrácení výdajů.

Správně, ale proč jsou v rozpočtu?

Když to sečtete, tak jste zhruba na jedné miliardě.